Děkuji. Děkuji. Mě by samozřejmě ani ve snu nenapadlo vybízet ministra spravedlnosti k tomu, aby vstupoval do jednotlivých kauz. Ale pokud je problém s dlouhými trestními řízeními, tak by to chtělo např. nový trestní řád, který by umožnil tady na ty problémy reagovat.

A možná bychom si situaci zjednodušili. Děkuji. Nyní pan poslanec Procházka s faktickou poznámkou. Děkuji. Chtěl bych reagovat na paní předsedkyni Němcovou.

Také děkuji.

Tak nám zkuste odpovědět, kdy se to dít může podle hnutí ANO.

No tak se sestaví vláda. Pak přijde požádat o důvěru. Klíčové hlasování. To se zase nehodí. Tak kdy se to vlastně hodí? Příští rok jsou senátní volby.

Pak jsou komunální volby. No co kdyby to ty volby ovlivnilo?

Nyní pan poslanec Novotný s faktickou poznámkou.

Děkuji, pane předsedající.

Za prvé, já jsem neměl možnost tady vystoupit v době, kdy jsem byl vydáván, protože jsem požádal jak předsedkyni imunitního výboru, tak i předsedu Poslanecké sněmovny o to, aby to vydávání bylo jiný den, protože v ten den, kdy k němu došlo, jsem byl omluven a nemohl jsem se dostavit, takže teď k tomu řeknu následující. Za prvé, co se týče toho procesu. Policie poslala žádost o vydání, ale současně už nás obvinila, což byl proces naprosto nestandardní, který nemá obdobu.

Takže to jsou zásadní procesní chyby, které... Co se týče majetku nebo poškození ROPu Severozápad, neustále se tady říká 13 miliard. Prosím vás, ty silnice stojí, ty školy stojí, ty nemocnice stojí, a už vůbec se tady při mém vydávání nezjišťovala nějaká subjektivní stránka věci. Já jsem pracoval jako hejtman a můj zájem byl na tom, abych co nejvíce rozvíjel Karlovarský kraj. A to bylo všechno. Bylo to politické rozhodnutí. To já chápu. My tady řešíme, jestli je to politické, nebo ne.

Děkuji vám. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem vystupovat dnes nechtěl, chtěl jsem se vyjádřit pouze hlasováním, ale po vystoupení pana ministra Pelikána nezbývá než na celou tu věc reagovat.

Pokud politik v této zemi má důkazy, které veřejně označí, že policie pracuje na zakázku, že to je politická kauza, že to je prostě tento problém, tak z úst kteréhokoli poslance to zní nějak. Trestní řízení v České republice se řídí trestním řádem a podle § 158 (1) policie prověřuje prověřuje veškerá zjištění, kde by mohl být spáchán trestný čin. Takže říkejme si pravdu, přátelé. A pokud v této zemi si někdo myslí, že zdivočelý jeden policista je schopen obvinit kohokoliv v této Sněmovně, kohokoli v této zemi, tak v tom by právě měl bránit tzv. dohled státních zástupců, tedy státního zastupitelství. Nad tímto dohledem existuje dozor, tedy dozor nad dohledem. A v této věci byl nejenom dozor, ale byl i dohled vrchního státního zastupitelství, mnohokrát tu ze zprávy paní Lenky Bradáčové bylo citováno, včetně těch obstrukcí, které tam měl někdo páchat proto, aby prodlužoval tu dobu vyšetřování. Já nevím, kdo to byl. Ale nebyla to policie a nebyl to státní zástupce. Byl bych velice rád, abyste říkali policie a státní zastupitelství, pokud máte pocit, že tam je něco špatně.

Já jsem přesvědčen, že Pavel Zeman má pravdu. Jsem také přesvědčen o tom, že Lenka Bradáčová, která dělala dohled nad dozorem v této věci, nic nepřehlédla. A jsem přesvědčen, že ten dohled tam byl vykonán správně. A já bych znovu i na této půdě před vámi opět prostřednictvím pana předsedajícího v tomto případě požádal pana ministra Pelikána, aby veškerá svá veřejná tvrzení doložil, aby dal na stůl důkazy.